Pokud chceme nějakou změnu, je možnost mluvit o nových parametrech.

Je možná jednodušší skutečně připravit novou metodu financování než měnit tu zaběhanou. Ale musíme si také říct, co to bude znamenat pro kraje. Kraje v tuto chvíli nebudou nebo v situaci, kdy se přijme podoba, kterou navrhuje paní ministryně, nebudou už dále zodpovědné za školskou politiku. Budou mít na starosti evidenci, kontrolu, družiny. Školská politika už nebude krajským tématem. To je potřeba, abychom si také jednoznačně řekli.

Čili to jsou témata, která jsou nepochybně s financováním spojená.

Velmi by to snížilo stres při sestavování jejich rozpočtu. A ten rozpočet dává větší variantu a větší svobodu v rozhodování.

TOP 09 nebude bránit propuštění této novely do druhého čtení. Nicméně podotýkáme, že spousta otázek zůstává otevřených a budeme samozřejmě v průběhu času do druhého čtení a v druhém čtení žádat vysvětlení, komentáře a také podzákonné normy, které by zpřesnily a definovaly současně navrženou podobu. Děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni a prosím k mikrofonu paní poslankyni Dobešovou. Připraví se pan poslanec Vilímec. Prosím máte slovo. Dobré odpoledne, vážená paní předsedající, dámy a pánové, kolegyně a kolegové.

Spousta informací tady již padla. Hovoří se o rozdílném financování v rámci jednotlivých krajů, ačkoliv očekáváme od škol naprosto stejné kvalitní přístupy a kvalitní výstupy. To všichni víme a dlouhodobě jako ředitelé voláme po reformě financování regionálního školství. To, co tady ale zatím nezaznělo, je to, že tato reforma se týká pouze platů učitelů a nepedagogických pracovníků a netýká se celkového financování škol. Protože provozní prostředky škol jsou financovány svými zřizovateli u zřizovatelů obcí a krajů, a samozřejmě ze státního rozpočtu řekla jsem samozřejmě, pro mě to tak samozřejmé není, ale je to fakt ze státního rozpočtu je provoz financován u soukromých a církevních škol. Ale tato otázka se touto reformou neřeší.

Žádný ředitel nedostane finanční prostředky na speciálního pedagoga. Neexistují kolonky na správce výpočetní sítě. A to všechno ředitelé musí ze svých prostředků zajistit. Ti, kteří chtějí mít opravdu kvalitní školu a chápou, že škola je úplně jiné prostředí než prostředí v 19. století, se tyto profese prostě do školy snaží dostat, ale na úkor financování platů učitelů. A to samozřejmě není správně.

Samozřejmě že každý ředitel se chová tak, jak se chová. Potřebuje přežít, potřebuje zafinancovat školu a potřebuje mít mzdové prostředky pro své učitele. Ale to přece není cílem. Cílem je, aby zde byla co nejkvalitnější výuka a nemuseli jsme se starat o to, jestli máme dostatečný počet žáků, abychom tu výuku mohli zafinancovat.

My jsme vždycky na začátku roku dělali mzdovou inventuru, ale byla nám k ničemu, protože jsme dostávali podle limitovaného počtu, závazného ukazatele počtu pracovníků průměrnou mzdu na tyto pracovníky. A kdo měl starší sbory, samozřejmě měl i větší problémy.

A to ředitel musí zafinancovat, musí tyto zdroje mít. Věřím a těším se na diskuzi jak ve výborech, tak především i v podvýborech. Dneska jsem se zúčastnila kulatého stolu a velmi mě potěšil přístup odborné veřejnosti k této reformě, která kvitovala to, že se k reformě nedostává až v momentě, kdy je hotová, kdy je napsaná, ale měla šanci se na této reformě podílet.

Cílem bylo zvýšit kvalitu vzdělávání a přispět k tomu právě prostřednictvím změny financování školství.

Takže já, jak už jsem řekla, se těším na tu diskusi.